Já jsem vám dopoledne vyčítal, že tady tak sedíte a je vám to všechno jedno, tak to já bych chtěl ocenit.

Proč by je tady uváděl? Musím se pochválit sám, nikdo jiný to za mě neudělá.

Opravdu všichni. Opravdu je to dobrá zpráva pro občany ČR.

Na Slovensku mají víc. A to byl také velmi dobrý výsledek. A říkám, že jsem hrdý na to, že jsme první nebo druzí, druzí nebo první.

A co chce po nás? Abychom to nedělali, abychom naopak si našli ten dobrý parametr a chodili ho sem chválit. Dvě stě tisíc lidí našlo práci. Opravdu skvělá zpráva.

To je také velmi složité. Tam já vidím zásluhu a těm bychom měli děkovat všichni a těm bychom měli ulehčovat život. A to my neděláme. Opravdu ne. Takže klobouk dolů před těmi, kteří vytvářejí pracovní místa.

A to je všechno. A pane premiére, k těm číslům.

To je bezesporu zlepšení, a dokonce skokové. Já vám děkuji, pane poslanče. Než udělím slovo v rámci faktických poznámek, tak na začátek dovolte, abych zrušil svou omluvenku z dnešního odpoledního jednání. První faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Tejc a připraví se pan poslanec Pilný. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já myslím, že to, co je podstatné, a určitě nepotěším pana předsedu Stanjuru, ale mohu mu sdělit jediné. My nebudeme soupeři sami sobě. Soupeřem mým, Bohuslava Sobotky a dalších sociálních demokratů budou ti, kteří budou chtít návrat neúspěšné pravicové škrtací politiky, která této zemi neprospěla. Jsem přesvědčen, že každý z nás, který tady teď seděl v lavicích sociální demokracie, může jenom podepsat to, co řekl Bohuslav Sobotka, a jednoznačně bez ohledu na to, co budete říkat, naše politika je úspěšná. Ta vaše, bohužel, pro lidi, bohužel pro lidi, úspěšná nebyla. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já a mí kolegové už jsme si tady zvykli, že tady desítky minut posloucháme, kdo co zavinil a kdo za co může. Ono nám ostatně nic jiného nezbývá. To, co mě ovšem zaráží jako předsedu hospodářského výboru, je to, že jak se zdá, tak každý rozumí nejen protikuřáckému zákonu, ale také ekonomice. Když slyším tady paní poslankyni Chalánkovou, která říká, že jsme prošvihli šanci k oživení pracovního trhu v okamžiku, kdy máme 366 tisíc nezaměstnaných, z nichž převážná většina nechce pracovat, na trhu chybí desetitisíce pracovních míst, tak já tuhle poznámku opravdu nechápu a i mně zde došla trpělivost. Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka. Nemohu vyvolat pana kolegu Tejce ani vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Ale zkuste porovnat dvě čísla.

To je poměrně jednoduchá úvaha. Kde je chyba v té vaší argumentaci? To si asi odpovíte sám.

A to je prostě pravda. Vy to zapomínáte. Ale když nebude začínat každý projev tím, co vy těch 25 let, nebo kolegové, jo, když jsme vládli my, to byla idylka, když jste vládli vy, to bylo peklo, tak čas na to, abychom debatovali o číslech, o výdajích v jednotlivých kapitolách, aby nám ministři říkali, proč to najednou jde a na vládě to nešlo, proč tady 300 milionů, tady 200 milionů, tady 400 milionů.

Děkuji vám.